Máme únor a brzy nastane čas pro opravy komunikací po zimě. Když v loňském roce vláda pomohla krajům s opravami silnic, chci se zeptat, zda a jakým způsobem pomůže vláda v těchto opravách i v tomto roce, popř. v letech následujících. A nemyslíte si, pane premiére, že by bylo vhodnější namísto ad hoc pomoci nastavit nějaká pravidla pro financování krajských a také obecních komunikací?

Prosím, pane poslanče. Vážený pane premiére, prosím o zásadní odpověď na otázku, kolik bude těch migrantů, které jste se rozhodli proti vůli občanů a nás všech přijmout, a prosím bez kliček, skutečné číslo. Tedy nejen ty, které chcete přijímat podle kvót, které jste si dohodli s Bruselem, ale také kolik muslimských migrantů chcete přijímat nad rámec kvót, protože víme, že domlouváte, že bychom si migranty vozili přímo z Turecka.

Kolik jich tu hodláte usadit a konkrétně kde? Zatím víme, že jste již ve vládě odsouhlasili přijetí několika tisíc arabských a afrických imigrantů, a to zcela proti vůli většiny občanů, a zamítli jste také návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD na referendum v této věci a ve věci vystoupení z Evropské unie. Já vám děkuji, pane poslanče.

Není přítomen.

Vážený pane nepřítomný premiére, já jsem dnes dopoledne oslovila pana ministra životního prostředí ohledně dodržování služebního zákona při výběru nového ředitele České inspekce životního prostředí. Dle mého názoru, soudu, konzultace ještě s právníky nebylo vše dodržováno tak, jak říká služební zákon.

Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní požádám paní poslankyni Miroslavu Němcovou a připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Já budu tentokrát žádat o odpověď předsedu vlády ve stejné věci, v jaké se na něj obrací moje kolegyně paní poslankyně Jana Fischerová.

Pan ministr životního prostředí dnes mnoha slovy se z toho tady vymlouval, ale protože nemohu přijmout jeho odpověď jako dostatečně relevantní, žádám tedy stanovisko předsedy vlády, který je za svůj tým zodpovědný, a žádám jej, aby prověřil, zda to, co nám tady ministr životního prostředí dopoledne říkal, odpovídá skutečnosti. Pakliže ano, budu spokojená, jestliže se nenajde žádný zádrhel. Pakliže ne, budu chtít vědět od pana předsedy vlády, jaké personální otázky ve vztahu k ministrovi životního prostředí vyvodí. Děkuji. Já vám také děkuji a poslední interpelaci na pana premiéra má poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče. Vážený pane premiére, prosím o jasnou odpověď, zda vláda nebo ministři úkolovali policii, jakou má mít taktiku během demonstrací proti migrantům v sobotu 6. února. Jde o to, že je zde podezření, že policie dostala od někoho politický úkol vyvolat konflikty, a to nejen nasazením policejních provokatérů, ale také vyvoláním krizových a konfliktních situací tím, že umožnila demonstrace odpůrců i příznivců migrantů na jednom místě, že zablokovala většinu přístupových ulic na Hradčanském náměstí v Praze a nechala oba znesvářené tábory procházet jedinou zúženou uličkou. Je zřejmé, že tohle nebylo z hlavy policie, ale že policie dostala zřejmě politický úkol vyvolat konflikty. Nečekám samozřejmě, že přiznáte jakýkoli podíl na eskalaci napětí mezi příznivci a odpůrci migrace, tak prosím alespoň o odpověď, co uděláte pro to, aby se napříště podobná situace neopakovala. Nevěřím totiž tomu, že vláda, když má informace o tom, že v celé Evropě budou demonstrace včetně České republiky, tohle téma neřeší a nějakým způsobem se na něj nepřipravuje. Já vám děkuji, pane poslanče, a upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že jsme vyčerpali všechny přihlášky na ústní interpelace určené předsedovi vlády. Než budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Od 16 hodin se omlouvá pan poslanec Adam z pracovních důvodů, dále dne 11. 2. z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Radim Fiala.

Nyní budeme pokračovat v interpelacích na ostatní členy vlády a já žádám pana poslance Adolfa Beznosku, aby přednesl interpelaci na ministra obrany Martina Stropnického a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se poslankyně Marta Semelová. Pan poslanec není přítomen.

Paní poslankyně není přítomna. V tom případě požádám pana poslance Marka Ženíška a připraví se pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Naprosto nezastírám, že mě tato informace zajímá hlavně proto, že reforma byla zahájena v době, kdy jsme působili na Ministerstvu zdravotnictví.